Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec David Štolpa, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Děkuji za slovo. Jsem přesvědčen, že je konečně potřeba vyřešit současný závadný stav, v rámci kterého vzniká nerovné postavení mezi poplatkovými subjekty ve vztahu k možnosti uplatnění jejich práva podle toho, zda znají, nebo neznají judikaturu Nejvyššího správního soudu, judikaturu, která právě nad rámec zákona rozšířila okruh případů, kdy se lze domáhat vyměření místních poplatků rozhodnutím. V praxi jde totiž o to, že kvantitativní hodnocení dopadu a přínosu návrhu těchto změn nelze přesně provést, neboť lze jen s obtížemi určit přesný počet obcí, které jednak na území České republiky zavedly a vybírají místní poplatky, jednak počet obcí, které v případě zavedení poplatků při jejich správě nepostupují v souladu s právními předpisy. Jsou potom totiž známy reálné případy, kdy některé obce přes povinnost stanovenou zákonem o místních poplatcích vyměřit poplatky, pokud nejsou zaplaceny včas anebo ve správné výši, tuto povinnost nedodržují. Chtěl bych tak předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na obecní rozpočty, a to především z hlediska snížení nákladů vynaložených na správu místních poplatků. Doufám také, že zpřesnění postupů správce poplatků, ke kterému dojde díky této novele, nepovede zároveň k zásadnímu odklonu od existujících postupů správců místních poplatků a například třeba rovněž k nutnosti zcela nového proškolení všech úředních osob. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Přečtu omluvu.

Jestli jsem to dobře pochopila, vy chcete v současné době zpoplatnit ty, kteří ještě nemají pozemek jako stavební pozemek, pochopila jsem to správně?

A jestliže toto zavedete, tak vlastně vy už v současné době říkáte, že tito lidé, aniž by měli ty parcely jako stavební parcely, budou muset platit poplatky za vodovod a kanalizaci. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo.

Ale může se taky stát, jak to říkáte vy, a věřím, že to budou poplatky, které se budou platit, jakmile se nějakým právním aktem ten poplatek stane stavebním. Ale bude to samozřejmě na konzultaci na ministerstvo, takže je možné, že se to doplní.

Já vám děkuji.

Já děkuji, pane ministře, za to, co jste řekl, ale v každém případě paní poslankyně to říkala. Já jsem ji bedlivě poslouchala a ona řekla, že Ministerstvo financí dalo k tomu stanovisko to, že by tento poplatek nebo aspoň to stanovisko Ministerstva financí je, že se to platí po kolaudaci, což je logické, protože vy ani nemůžete vědět, jak dlouho vaše stavba, viz třeba teď jak jsme měli tu různou krizi ekonomickou a tak dále, spousta lidí si žádalo o prodloužení stavebního povolení, protože samozřejmě se dostalo do finanční tísně, ceny materiálu stoupaly a tak dále, takže ve své podstatě to má i svoji logiku. Ono stejné je to ve vodním zákoně, kdy ve vodním zákoně vlastně vy si žádáte o povolení vypouštění odpadních vod a taky to máte až poté, co máte postaveno, a ne že platíte v průběhu, ale až poté, co máte postaveno, dostanete povolení na vypouštění odpadních vod, jestli máte čistírnu, nebo jestli jdete do kanalizace, ale v každém případě povolení dostáváte až poté.

Děkuji za slovo. Já myslím, že jsme tady řešili současný dotaz paní poslankyně Peštové, prostřednictvím pana předsedajícího, již když jsme řešili zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Tam bývá často rozpor.

Takže tam bych poprosila, zda by toto mohlo být případně zohledněno, protože podle územního plánu je to plocha zastavitelná a je jasné, že se na ní bude stavět, ale podle katastru to zůstává až do doby vynětí ze zemědělského půdního fondu jako třeba zahrada, ale jasné, že se bude stavět.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tisku 307 podávám čtyři pozměňovací návrhy, které vycházejí ze stanovisek Moravskoslezského kraje k tomuto tisku. Jsem si vědoma situace, že již na rozpočtovém výboru ministerstvo nedoporučilo tyto pozměňovací návrhy, nicméně opět je přednesu. Návrh cílí na řešení situací, kdy je v praxi obec nucena sama sobě hradit poplatek, jehož se stane poplatníkem. To představuje zbytečný administrativní úkon, který s sebou nese též zbytečné finanční náklady, nehledě na hospodárnost a nelogičnost takového postupu. Některé obce proto v praxi přistupují k zavádění různých typů osvobození, nejčastěji pro případy užívání veřejného prostranství.